Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mám informaci, že náhradní karta byla vydána dvěma poslancům.

Dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej zahraniční cesta, Brabec Richard zdravotní důvody, Hamáček Jan osobní důvody, Nováková Marta zahraniční cesta, Petříček Tomáš pracovní důvody, Plaga Robert od 15 hodin pracovní důvody, Staněk Antonín zahraniční cesta, Ťok Dan zahraniční cesta. A to jsou zatím všechny omluvy, které jsem dostal.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodu z bloku zákony druhé čtení. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. A nyní bychom tedy postupně probrali návrhy poslanců na změnu schváleného pořadu 20. schůze.

Paní poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci Já vás poprosím o klid, protože tady nahoře neslyším přesně, co pan poslanec navrhuje. Tak prosím. Jedná se o kontrolu usnesení ve věci platů učitelů a pevné zařazení na úterý 13. listopadu, pravděpodobně jako druhý bod, pokud zde bude pevně zařazeno, co již bylo říkáno přede mnou.

To byl pan poslanec Bartoň. Další přihlášku má pan poslanec František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže prosím ještě jednou. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů 50 a 52, které sice už na zítra jsou napevno zařazené, ale nikoliv na pevný čas. Před nimi je ještě žádost o trestní stíhání pana poslance Zdeňka Ondráčka a novela zákona o podpoře sportu.

Zároveň bych rád předeslal, že pokud to nestihneme zítra projednat tyto dva body, tak potom budu navrhovat ve variabilním týdnu, pokud budeme jednat, o zařazení na 13. 11. na pevný čas.

Takže další je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

Už jsem to tady zmiňovala ten minulý týden.

Jednání naší Poslanecké sněmovny, jak už jsem avizovala tehdy, by vůbec nemuselo být dlouhé. Mohli by zase vystoupit případně za jednotlivé politické kluby jednotliví poslanci, za každý klub jeden. Usnesení, jak jsem minule slibovala, jsem poslala všem členům výboru pro bezpečnost a členům výboru pro obranu elektronicky, takže máte možnost se s tím seznámit. Jde skutečně o to, abychom vládě dali nějaký mandát jako Poslanecká sněmovna a ten mandát aby vláda měla opřený o zákonodárný sbor.